Tímto orgánem je nyní Finanční analytický útvar jako odbor Ministerstva financí. Navrhuje se zřídit samostatný Finanční analytický úřad jako správní úřad v rámci Ministerstva financí. Faktickým vyčleněním činnosti tohoto úřadu od Ministerstva financí bude odstraněn vytýkaný nedostatek nezávislosti a naplněna uvedená doporučení. Návrh v návaznosti na požadavek zřízení rejstříku skutečných majitelů právnických osob obsažený ve výše uvedené směrnici EU a po dohodě s Ministerstvem spravedlnosti řeší mimo jiné i transparentnost vlastnictví právnických osob zavedením evidence skutečných majitelů. Dovoluji si vám doporučit tento vládní návrh zákona přijmout a postoupit do dalšího čtení.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

V novele je zaváděn princip hodnocení rizik, které umožňuje, aby v rámci limitů stanovených mezinárodními i vnitrostátními standardy přijaly flexibilní opatření, účinně využívaly zdroje a zaváděly preventivní opatření přiměřená povaze rizik, a tím docílily nejefektivnějšího nasměrování svých aktivit. Přístup k hodnocení rizik vyžaduje aktivní zapojení povinných osob do prevence a boje proti praní peněz a financování terorismu. Mezi povinné osoby byli zahrnuti i provozovatelé hazardních her s výjimkou těch, u kterých je zanedbatelné riziko z hlediska zneužití pro praní peněz či financování terorismu, např. peněžité nebo věcné loterie, tomboly, číselné loterie apod.

Kontrolu úřadu bude vykonávat komise Poslanecké sněmovny a vláda. Ředitel i většina zaměstnanců budou státními zaměstnanci, a budou tak podléhat zákonu o státní službě.

Vzhledem k závažnosti tohoto tisku a okolnostem, které řeší tento tisk, tato novela, já doporučuji, aby tento sněmovní tisk byl postoupen k diskusi ve Sněmovně do dalšího čtení. Děkuji panu zpravodaji.

Otevírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Vidím dobře.

Děkuji za slovo. Tato implementační materie je poměrně obsáhlá a dotýká se celé řady podle mého názoru velmi důležitých oblastí.

Hodnocení rizik bude prováděno na různých úrovních, počínaje úrovní evropskou a konče jednotlivými povinnými osobami. Tento systém by měl pomoci posoudit relevanci různých rizik a pomoci tak k efektivnějšímu boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jelikož v zahraničí tento systém funguje nebo se postupně zavádí, myslím si, a doporučím to i na závěr, že bychom to měli do našeho právního řádu přijmout také. Stávající zákon proti praní špinavých peněz mezi povinné osoby zahrnuje pouze kasina. Na základě požadavků této směrnice, ale i dosavadních výsledků připraveného národního hodnocení rizik byl tento okruh rozšířen a navrhuje se, aby se vztahoval na téměř všechny provozovatele hazardních her. To samozřejmě přinese konkrétní dopady na relativně velký počet subjektů v České republice.

Konkrétně se jedná o snížení z částky 15 tisíc eur na 10 tisíc eur. Některé země mají už 5 tisíc eur a některé dokonce uvažují o zavedení limitu 3 tisíce eur. Toto opatření přinese další omezení, které tady samozřejmě bude mít vliv i na nás, na běžné občany. Částka 10 tisíc eur se může zdát relativně vysoká, ale předesílám, že některé evropské země tuto částku již mají poloviční.

Návrh dále řeší transparentnost vlastnictví právnických osob, zohlednění zavedení institutu svěřeneckých fondů do našeho právního řádu či zavedení důslednější kontroly klienta i vůči domácím politicky exponovaným osobám, čili vůči nám.

To znamená, český Finančně analytický úřad jako samostatný správní úřad v rámci MF, což je posílení jeho samostatnosti. Na okraj, a doprovodné materiály k tomu uvádějí chystá se posílení FAÚ zhruba o 20 pracovníků. Aktuální stav je 41 pracovníků. Z těch 61 pracovníků by kromě sedmi všichni ostatní měli dělat tu vlastní finančně analytickou činnost. Samozřejmě toto navýšení bude mít některé podle mě ale důležité dopady do rozpočtu. Doporučuji také, abychom toto přijali, protože boj se špinavými penězi je velmi složitou záležitostí, a dneska jsme tady měli například zákon o registru účtů, a to je jeden z těch nástrojů, který je v souladu s tímto bojem. Co se týče zkrácení lhůty na 30 dnů, já za sebe toto podpořím, protože považuji tento materiál za důležitý. A samozřejmě doporučuji, abychom tento materiál propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, milé politicky exponované osoby. Moje krátké vystoupení se bude týkat podle mě nedobře formulovaného odstavce a paragrafu, kdo je či není politicky exponovaná osoba.

Ne všichni členové vlády stojí v čele ústředního orgánu. To znamená, kdybych to měl aplikovat na toto personální složení vlády a kdyby ty dvě funkce, které jsou jakoby bez portfeje, bez ministerstva, nezastávali poslanci či senátoři, ale někdo, kdo není členem Parlamentu, tak nebude politicky exponovaná osoba. A to asi není účelem. Myslím, že účelem je, aby byli všichni členové vlády.